Děkuji za slovo, pane předsedající. Jsme rádi, že je ve Sněmovně poměrně rychle, a určitě ho podpoříme, nicméně bychom uvítali, kdybyste podpořili na oplátku i naše pozměňovací návrhy, které ho chtějí o něco rozšířit. Navrhujeme tři úpravy. První úprava je odstranit to, co považujeme za nelogičnost, že OSVČ s nárokem na kompenzační bonus budou mít nadále povinnost odvádět odvody. To nám přijde skutečně nelogické.

My dlouhodobě nesouhlasíme s tím principem všechno, nebo nic, že když prostě člověk má omezení činnosti ze tří čtvrtin, tak má smůlu, a pak o těch 5 % navíc najednou získá plný kompenzační bonus. Myslíme si, že by tam měl být nějaký postupnější přechod, tak navrhujeme tento nižší kompenzační bonus ve výši 350 korun na den pro ty, kdo mají jen zčásti tu činnost omezenou. Poslední věc, kterou chceme řešit, je výpadek příjmů krajů a obcí. Navrhujeme 500 korun na občana pro kraje a 100 korun na občana pro obce. Děkuji za podporu těchto návrhů. Nyní pan poslanec Stanislav Juránek, zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Já tedy nicméně chci upozornit na to, odkud se berou tyto příjmy, a chci tam zdůraznit, že se část těchto peněz bere obcím a část se bere krajům.

Co je však ještě docela důležité, je abychom se systémově zamysleli nad tím, jak to u všech těch bonusů směrem do budoucna bude. A z toho důvodu jsem přesvědčený o tom, že by Poslanecká sněmovna měla mít vždycky dostatečné informace o těchto dopadech. Ono potom, když se to spočítá, ty dopady jsou jiné. Abychom měli ty dopady i směrem nahoru i směrem dolů především na obce a abychom se snažili nějakým způsobem vyrovnat s kraji.

V tuto chvíli, co se týká tohoto pozměňovacího návrhu a obcí, jednoznačně toto bylo již vyřešeno dopředu, takže tam žádný bezprostřední požadavek není, a proto ani žádný pozměňovací návrh směrem k obcím nepodáváme.

Děkuji panu poslanci Stanislavu Juránkovi.

Děkuji.